A dokonce upozorňují na to, že to rozhodování se děje na základě nových hodnot podle nějakého starého právního ustanovení.

Nakonec kdo zná takové ty stanice STK, tak dobře ví, že ono stejně navzdory tomu zákazu spjatosti to tak nějak trochu funguje.

Po částech. Děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, takže rozpravu mohu ukončit. Ptám se na závěrečná slova, zda je zájem u pana ministra nebo paní zpravodajky. Není, v tom případě můžeme přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování, a pak se budeme věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, paní zpravodajko.

Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, proto budeme hlasovat v tomto pořadí:

Pokud nebude přijat G1, je pozměňovací návrh E3 je nehlasovatelný. Pokud bude přijat, musí se hlasovat o návrhu E3. 11. pozměňovací návrh E3. 12. pozměňovací návrh G2. 13. návrh zákona jako celek. Děkuji. Slyšeli jsme návrh procedury. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Přivolal jsem mezitím poslankyně a poslance z předsálí do jednacího sálu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

Jsou to vlastně všechny pozměňovací návrhy, které po prvním čtení hospodářský výbor doporučil ke schválení. Doporučení hospodářského výboru je: doporučuje. Jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem A? Děkuji. Stanovisko pana ministra k pozměňovacím návrhům A? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh byl přijat. Ve stručnosti jedná se o to, aby všichni, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku, 60 dní před ukončením platnosti technické prohlídky byli o této skutečnosti informováni. Stanovisko hospodářského výboru je, že doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 73, přihlášeno 159 poslanců, pro 93, proti 45. Návrh byl přijat. Můžeme přikročit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

Takže přejdeme hned k pozměňovacím návrhům pana Ondřeje Polanského. Pozměňovací návrh D1 a tento návrh ve stručnosti se týká toho, že by instrukce k technickým kontrolám nebyly vydávány ve věstníku dopravy, ale nýbrž výhradně vyhláškou. Stanovisko hospodářského výboru je, že nedoporučuje. Prosím pana ministra o stanovisko. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem. Týká se vlastně upravení povinností při technické kontrole nařízené Policií ČR. Stanovisko? Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 75, přihlášeno 158 poslanců, pro 27, proti 123. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál.

Prosím o stanovisko. Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 76, přihlášeno 159 poslanců, pro 30, proti 103. Návrh nebyl přijat.